Děkuji vám, pane předsedající.

Je nemravné, že tady prostě nadnárodní korporace realizují miliardové zisky, které platí naše firmy, náš spotřebitel, a de facto daně neplatí téměř žádné.

Samozřejmě jsme suverénním státem, to znamená, máme legitimní právo daň zavést, nicméně když většina států tuto daň má 3 %, sousední Rakousko 5 %, tak nevidím v tuto chvíli prostor, abychom tu daň dávali takto vysoko a měli ji největší ze všech evropských států, protože v konečném důsledku samozřejmě to dopadne na zadavatele reklamy, na naše firmy a samozřejmě tuzemského spotřebitele, který to ve finále zaplatí.

Dobrý den, pane místopředsedo.

Nicméně v té podobě, jak je předložena, v čase, ve kterém je předložena, je poměrně riskantní. A za nás, občanské demokraty, budu chtít slyšet ujištění od paní ministryně, možná od pana premiéra, že v případě, že by čeští zákonodárci takový návrh schválili, nepřijdou protiopatření z americké strany.

Dokonce zpětně.

Máme skvělé české firmy i v branži IT, pro které americký trh je naprosto zásadní, a neuvážené rozhodnutí z naší strany by mohlo vést k poškození jejich oprávněných obchodních zájmů a ekonomických výsledků. Myslím, že to všechno musíme zvažovat v okamžiku, kdy budeme rozhodovat například ve třetím čtení o tomto návrhu zákona.

Toho jsme si naprosto vědomi. Proto říkám, že ten princip je správný, ale ta jednání na úrovni OECD zatím bohužel nevedla k výsledku. Ta jednání budou komplikovaná.

Já myslím, že lepší cesta by byla, kdybychom uvažovali o snížení daňového zatížení českých daňových subjektů. To nám připadá bezpečnější, mnohem lepší.

I ta sazba je mimořádně vysoká. To si řekněme otevřeně.

Nikde jinde o tak vysoké sazbě neuvažují. Ale to číslo není důležité.

A není to legrace.

To je úplně jasné.

Pokud budeme jediná evropská země, která ten zákon bude mít platný a účinný, tak se obávám, že ta protiopatření přijdou.

Pěkné odpoledne. Děkuji za slovo. Já jenom lehce pár myšlenek v reakci na vystoupení pana předsedy.

To mně přijde zcela jasné, a my jako suverénní země prostě přijdeme s nějakým návrhem, který může vyprovokovat nějaká další jednání.